Požádám vás tedy o ztišení.

Sněmovna je ústředním bodem našeho politického systému. Ze sněmovní většiny vyrůstá vláda, na sněmovní půdě se formuje opozice. Jsem občanský prezident a byl jsem zvolen v přímé volbě, přesto nebo možná právě proto bych chtěl jasně říci, že politické strany považuji za neodmyslitelný základ demokratické soutěže. Bez politických stran neexistuje zastupitelská demokracie. Nelze však redukovat politickou odpovědnost jen na strany samotné.

Stejně jako já i každý z vás je reprezentantem svých voličů, jim budete skládat účty v příštích volbách a před nimi obhajovat své mandáty, i když na listině své strany. Nemůžeme ale přehlédnout ani fakt, že obrovské množství voličů, přestože v minulých parlamentních volbách odevzdali svůj hlas, své reprezentanty v Poslanecké sněmovně nemají. Vnímám jejich frustraci, protože jejich hlasy propadly, a zároveň dnes mají pocit, že je zde ve Sněmovně nikdo nezastupuje. Myslete proto prosím ve své práci i na ně.

I těmto všem občanům můžete dát pocit, že nakonec zastoupeni jsou, pokud budou cítit, že vás zajímá, jak žijí, co je trápí, s čím se potýkají a jak na ně dopadají zákony, které zde posuzujete a o kterých rozhodujete. Na způsobu vaší práci v celé její šíři podstatnou měrou záleží, jak budou lidé vnímat samotnou demokracii, jak budou důvěřovat našim demokratickým institucím a jak pevný bude demokratický systém, ve kterém žijeme. Zcela jistě to není jen na vás, je to práce a úkol nás všech, kteří jsme vstoupili do aktivní politiky a kteří neseme odpovědnost za budoucnost této země. Uvědomuji si, že právě Sněmovna je hlavním politickým kolbištěm.

Chybí mi větší vzájemné naslouchání a tolerance mezi vládní většinou a opozicí. S premiérem a ministry, kteří momentálně nesou odpovědnost za správu země, komunikuji samozřejmě poměrně často. Jako prezident republiky ale vnímám se vším respektem i roli parlamentní opozice. Roli opozice chápu tak, že by měla vždy nabízet věrohodnou alternativu vůči vládě a představovat občanům svá reálná řešení politických problémů, kterým čelíme. Současně však považuji za důležité, aby mezi vládou a opozicí existovala snaha nalézat některé dlouhodobé společné priority a styčné body, na kterých je možné a často nutné se shodnout. Dobrá řešení mohou přicházet jak ze strany vlády, tak ze strany opozice.